Cílem návrhu zákona je tedy zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, že v rámci správní i dozorčí rady bude zachováno jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, to znamená všech pojištěnců. Každý pojištěnec bude mít právo kandidovat do orgánů své zaměstnanecké zdravotní pojišťovny a volit, tedy aktivní právo budou mít osoby odvádějící pojistné na veřejné zdravotní pojištění této zaměstnanecké zdravotní pojišťovně, ať již jakožto zaměstnavatelé, případně jakožto osoby samostatně výdělečně činné, i osoby bez zdanitelných příjmů. Zkrátka všichni, kteří odvádějí pojistné do systému dané zdravotní pojišťovny. Ten návrh v zásadě reaguje tedy na tento nález Ústavního soudu a znamená pouze nepatrné dopady do systému veřejného zdravotního pojištění, které budou způsobené mírným navýšením výdajů zdravotních pojišťoven na realizaci voleb do svých orgánů.

Tento návrh tedy reaguje na nález Ústavního soudu. Bez tohoto návrhu by nebylo možné po skončení současných funkčních období plně obsadit správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Abychom této situaci předešli, žádám vás o jeho podporu. Děkuji za pozornost.

Jako garanční výbor navrhl výbor pro zdravotnictví.

Jak uvedl tady pan ministr, dosavadní právní úprava nálezem Ústavního soudu byla zrušena v říjnu tohoto roku. Přestože se volby do orgánů zdravotních pojišťoven budou konat až po Novém roce, nebo až příštím roce, je nezbytné tuto samostatnou realizaci s dostatečným předstihem nějakým způsobem připravit. Předkladatel, Ministerstvo zdravotnictví, připravil řešení, které je z mého pohledu realizovatelné v krátké časové době stanovené pro nápravu této situace a podle mého názoru je i spravedlivější než dosavadní systém. Pan ministr tady rovněž krátce popsal návrh na úpravu schvalovacího procesu zdravotně pojistných plánů a dalších dokumentů týkajících se hospodaření zdravotních pojišťoven. Děkuji.

Vážené dámy a pánové, Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změnu pravidel pro volby vedení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a reaguje tak na rozhodnutí Ústavního soudu, který na podnět skupiny senátorů označil dosavadní nominace do správních a dozorčích rad za diskriminační. S návrhem vlády nesouhlasí Českomoravská konfederace odborových svazů ani Česká lékařská komora. Podle nich návrh zákona ruší účast odborů nebo zaměstnanců na řízení zdravotních pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správní rady, tak i dozorčí rady chce předat do rukou velkých zaměstnavatelů. Ústavní soud zrušil tu část zákona, která upravovala oprávnění navrhovat kandidáty do správních rad. Podle zrušené úpravy mohly kandidáty navrhovat odbory a organizace zaměstnavatelů. V navrhovaném modelu může do orgánu pojišťovny kandidovat každý pojištěnec, který doloží podporu alespoň 50 dalších pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Právo volit má dostat velké množství zaměstnavatelů a také OSVČ. Budou se také moci sdružovat a také OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů budou moci nově volit do správních rad, pokud se sdruží a splní minimální podíl odvedeného pojistného. Zaměstnanci v tomto modelu možnost volit nezískají. Podle představy zákonodárců je zastupuje jejich zaměstnavatel. Podle zrušené úpravy mohly kandidáty navrhovat odbory a organizace zaměstnavatelů. Problém ovšem je, že odbory skutečně nezastupují všechny pojištěnce a samozřejmě je nezastupují ani zaměstnavatelé. Aby byl návrh spravedlivý, musel by mít rovné volební právo každý pojištěnec. Ministerstvo vedené hnutím ANO se brání, že zaměstnancům proti dosavadnímu stavu žádná práva prý nebere a že omezení role odborů při nominacích kandidátů vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu. Uvádím to vše proto, abych porovnal fakta s tím, co je principem rozhodnutí Ústavního soudu, a tím je fakt, že o vedení pojišťoven by měli rozhodovat pojištěnci. A jsme u toho, že tu máme stávající elitářský přístup k demokracii, kdy za běžné lidi rozhodují vybrané elity, a je jedno, zda to je Sněmovna, nebo pojišťovna. To je principiálně správné řešení, které přináší v následujícím bodu další tisk a návrh zákona, který dává všem pojištěncům právo přímo volit své zástupce v pojišťovně. Ale vládní návrh je jiný.

V návrhu zákona chybí ta největší pojišťovna na trhu Všeobecná zdravotní pojišťovna. Protože se ústavní stížnost týkala oborových pojišťoven, rozhodoval Ústavní soud o zrušení zákonných ustanovení, která se jich týkala. Všeobecné zdravotní pojišťovny se to zdánlivě netýká, protože má vlastní zákon. Ale je přece zásadní omyl, pokud řekneme, že se jí to netýká. I ji by přece z principu měli vést zástupci pojištěnců.

Já ji považuji za jedničku na trhu, a naopak jsme zastánci posilování té jedné pojišťovny, posilování její role, kdy by měla být nejlépe jedna pojišťovna na trhu, protože zdravotní pojištění není trh. Je to dražší, ten stávající systém více pojišťoven, a nic to fakticky nepřináší, protože pojišťovny musí ze zákona poskytovat stejná plnění.